A je nutné v ekologii zohledňovat i další aspekty, tedy ekologickou likvidaci a podobně a energetickou náročnost při výrobě. To také nikdo nezohledňuje. Zatím odborníci na vysokém učení spočítali, že energetická náročnost a uhlíková stopa jakéhokoli elektromobilu je na 170 % běžného spalovacího motoru. Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, stručně zareaguji, co jsem tady teď slyšel v rozpravě. To si řekněme na rovinu, to prostě tak je. Myslím, že technologie jsou na vývoji.

Já si to nemyslím, protože projednáváme v tuto chvíli. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.

Věřte mi, nebude. Děkuji.

Prostřednictvím pana předsedajícího, já vůbec teď nechci útočit na vás, pane poslanče, máte pravdu. Máte pravdu, ale tady ten problém je podstatně závažnější. To není jenom o tom, že se nám teď drakonicky zvedly ceny a přemýšlíme, jak to udělat. Ve své podstatě máte pravdu.

Takže si myslím, že by se mělo tlačit v rámci předsednictví na to, aby se udělaly revize všech směrnic a vůbec se řeklo, jestli je to splnitelné, nebo to splnitelné není. Děkuju.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně, v podstatě plynule navážu na to, co se tady teď odehrálo v rámci faktických poznámek, protože v podstatě dneska opravdu projednáváme návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, to znamená povinné kvóty pro nákup elektroaut pro veřejné a sektorové zadavatele. Prosím vás, veřejní a sektoroví zadavatelé a ta debata, která tady proběhla v rámci faktických poznámek, je opravdu alfa omega. Prostě to se týká všech obcí, krajů, státu a tak dále.

Vždyť všichni na úrovni obcí, krajů, státu se musíme chovat hospodárně.

Otázkou je, zda by se nemělo vyvolat jednání s Evropskou komisí a říct jí, zda v této situaci, za této energetické situace je vůbec smysluplné se o takovýchto věcech bavit na úrovni členských států, nebo vyvolat s Komisí jednání o tom, že musí prodloužit tu lhůtu, že to takto není možné, protože všechny obce a kraje si to musí vyhodnotit.

Já to tady nechci číst, abych to nezdržovala, ale prostě považuji za důležité to zmínit. A v kontextu toho, protože když jsme to předávali, tak jsme měli rozpor s Ministerstvem vnitra naše vláda a ten rozpor se nepodařilo odstranit. Samozřejmě bych se hrozně ráda zeptala, jak to s tím rozporem Ministerstva vnitra dopadlo, protože Ministerstvo vnitra trvalo na tom, že chce rozšířit výjimku pro vozidla Ministerstva vnitra to znamená policie, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů tak, aby do výjimky z povinnosti pořizovat stanovené podíly nízkoemisních vozidel spadala veškerá vozidla těchto složek.